Takže tolik tedy za mě. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Měl jsem možnost prostudovat žádost Policie České republiky a státního zastupitelství o mé vydání a tady bych chtěl říct, že již první úvodní věty, kdy jsem obviněn z toho, že jsem od samého počátku byl účelově zvolen do hodnoticí komise, to znamená do jednoho ze čtyř orgánů, která posuzovala předmětné návrhy, tak s tímto nemohu prostě souhlasit a dál mám některé pochybnosti, které samozřejmě vyjádřím v případném řízení. Také mediální prezentace předtím, než to bylo projednáno v Poslanecké sněmovně, se mi zdála poměrně velmi nepřiměřená k tomu, že Poslanecká sněmovna nezaujala ještě k celé této kauze vlastně svůj postoj. Z těchto důvodů proto nežádám o zbavení imunity a ponechávám rozhodnutí na plénu, to znamená na vás poslancích při hlasování.

Děkuji.